Prosím, máte slovo. Děkuji ještě jednou za slovo. Přihlásila jsem se takto ještě do rozpravy, abych navrhla to, co jsem avizovala při předložení tohoto návrhu zákona. Navrhuji tedy tímto zkrácení doby na projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů. Ještě poznámku k té debatě o valorizaci, o možné valorizaci, nebo potřebné valorizaci příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Já jsem připravena v rámci pozměňovacího návrhu v rámci druhého čtení tento návrh předložit. Ale protože to není jednoduchá materie a bude potřeba to skutečně udělat, tak aby to pomohlo a nezpůsobovalo problémy v praxi, aby to také odpovídalo těm potřebám, které tato velmi citlivá oblast má, tak já věřím tomu, že se na to opět shodneme průřezem politických stran. A také jsem přesvědčena o tom, a doufám, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nápomocno při zpracování toho návrhu, tak aby to bylo legislativně technicky v pořádku. Této problematice je skutečně potřeba se věnovat. Samozřejmě v tom pozitivním.

Je to obdivuhodné. Je to oceněníhodné. Je to příklad pro všechny ostatní lidi. Na druhou stranu jistě i vy máte ty informace, o kterých mluvila paní poslankyně Aulická, že jsou subjekty, které zneužívají a jsou schopny zneužívat jak těch lidí se zdravotním hendikepem, tak i toho systému, tak jak je v této chvíli nastaven. I tomu se budeme muset věnovat. Já jsem hovořila s lidmi z Asociace pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, hovořila s organizacemi, které sdružují lidi se zdravotním postižením, a skutečně je potřeba věnovat pozornost i tomuto aspektu problematiky, o které se v této chvíli bavíme.

Řekla jsem vše, co jsem potřebovala sdělit při projednávání tohoto návrhu zákona. A ještě jednou děkuji za vyslovenou podporu všem i za tu fundovanou debatu, která tady zatím běžela. Tak děkuji paní poslankyni. Dalším a posledním přihlášeným v obecné rozpravě je paní poslankyně Richterová, které tímto dávám slovo. A poprosím váženou sněmovnu, aby se ztišila. Já vám mockrát děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně... Je tady poměrně živo... Vážení kolegové, vážené kolegyně. Já bych se ráda vyjádřila vedle toho, že jako Piráti podporujeme předložený návrh, k tomu, že jsme svědky něčeho, co se tady v této Sněmovně děje opakovaně, a sice že věc, na které je široká shoda, věc, s kterou nikdo nemá problém, se předkládá s naprostým zpožděním. Připomínám rodičovský příspěvek. Tato vláda nám naprosto zbytečně předkládá věci, které chceme podpořit všichni napříč spektrem, pozdě. Přijde mi naprosto klíčové připomenout, že pak tady strávíme nejenom zde na jednání Sněmovny, ale i na jednáních výborů v různé snaze tyto věci připomínat desítky a desítky člověkohodin, které mohly být strávené mnohem užitečněji.

Já vás poprosím o klid, protože opravdu není úplně příjemné hovořit do hučícího sálu. Takže já bych poprosil, abyste opravdu se ztišili a poslouchali, co řečník říká. Děkuji. Paní ministryně říkala, že do konce příštího týdne bude dohoda. Já bych ještě jednou poprosila o potvrzení toho, zda bude dohoda tedy valorizačního mechanismu, toho, jak se to bude každoročně řešit. Čili zase budeme tady další rok řešit to samé, případně za dva roky. A proto ještě poslední otázka. Kolik lidí se na ministerstvu této agendě věnuje? Kolik lidí má na Ministerstvu práce na starosti agendu zaměstnávání osob se zdravotním postižením? Tohle je přesně příklad něčeho, čemu se my jakožto lidé, kteří jsme na této agendě, zdá se, ve velké shodě, vůbec nemusíme do této podrobnosti jmenovat, pokud bude pravidelný valorizační mechanismus. Naprosto nechápu, proč není. Děkuji paní poslankyni.

Prosím, máte slovo. Kolegyně, kolegové, já jenom takovou drobnost.

Já bych rád věděl, co to je. Já opravdu bych to chtěl vysvětlit, co je to člověkohodina, abych měl úplně jasno. Ale já to nevím teda. Děkuji. Tak nemám nikoho přihlášeného v obecné rozpravě ani s faktickou poznámkou. Nikoho nevidím. Takže končím tímto obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem. Není zájem. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Nevidím nikoho.

Budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Návrh byl přijat.